Děkuji za slovo, pane místopředsedo, jenom velmi krátce. Ministerstvo financí podporuje předložený návrh a to z následujících důvodů.

Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Jsem nicméně rád, že jsme se k jeho druhému čtení dostali aspoň ještě dnes.

Rád bych ještě předeslal, že v podrobné rozpravě načtu z pozice zpravodaje dvě drobné legislativně technické úpravy k návrhům obsaženým ve výborovém usnesení, které vznikly po konzultaci s legislativním odborem. Děkuji za pozornost. Vy máte přednostní právo? Tak prosím, tak vám udělíme slovo.

Dobře.

Tak ještě jednou. Toto hlasování ukončím.

Prosím, máte slovo. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Vážená paní ministryně, pane předsedající, paní ministryně, není to složitý návrh... Je v konzultaci s odborovými svazy.